Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Ano, děkuji, pane předsedající. Já chci zareagovat vaším prostřednictvím na slova paní kolegyně Valachové, která tady opravovala mého kolegu Skopečka, který tady není.

Tak prosím, když už nás opravujete, tak také se podívejte na to, jakým způsobem jste těch šest let hospodařili. Neudělala se žádná reforma, žádná stabilizace veřejných financí státu.

Takže prosím, jestli chcete nás opravovat, tak se podívejte i na ten výsledek za rok 2019. Děkuji. Prosím.

Protože to není pravda, tak jsem pokládala za nutné to uvést a na tom si trvám. Tehdy opravdu byly finance buďto vyrovnané, anebo přebytkové. Opravdu tomu tak bylo. Nicméně i tady platilo to, co jsem řekla ve své řeči, to znamená, že ten návrh, řekněme, byl skeptičtější, a to hospodaření nakonec dopadlo lépe.

Děkuji vám. Děkuji.

Tak já to znova zopakuji, protože to nemohu nechat bez odpovědi. Zákon o zrušení Fondu národního majetku.

Desítky a stovky miliard. A tam se vložilo, že pokud bude výběr sociálního pojištění, bude nižší, než kolik se vydává na důchody, tak se tyto peníze mohou převést do státního rozpočtu. No a poslední tři roky tento výběr byl vyšší. Takže ty peníze se tam hromadily. A my jsme pouze chtěli, aby se tato podmínka, nesmyslná, kterou jste tam dali v době, kdy jste si mysleli, že nikdy se vybírat z pojištění nebude více, jak vydávat za důchody teď už tedy zase vybíráme méně, než vydáváme, ale ty tři roky zhruba se vybíralo, aby se to převedlo do státního rozpočtu, a tato Poslanecká sněmovna rozhodovala o tom, jak se s nimi naloží. To bylo celé.

To se nekřičelo! Děkuji. Prosím. Děkuji. Jenom připomenu, že i za Sobotkovy vlády byl třeba za rok 2015 deficit rozpočtu ve výši 62 mld. korun minus.

Nicméně já chci spíš reagovat na paní ministryni.

Pro vás je nesmyslná podmínka, že z rezervy se doplňují v případě skutečné potřeby.

Děkuji.

Nyní prosím pana poslance Martínka, který vystoupí jako další v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Grospič. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych reagovat na slova pana prezidenta Miloše Zemana, který v projevu opět mluvil o získání 250 mld. korun do rozpočtu zrušením daňových výjimek, které údajně celkově stojí až 380 mld. Minulý rok zmiňoval 318 mld. Jako Piráti bereme slova prezidenta republiky vážně a proto jsme analyzovali zdroje, o kterých prezident Zeman pravděpodobně mluvil. Poskytnuté materiály skutečně značí, že zrušením všech daňových úlev daně z příjmů fyzických osob, lze získat téměř 320 mld. korun.